Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Adam Rykala bude hlasovat s náhradní kartou číslo 15.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr financí Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek zdravotní důvody, pan ministr Daniel Herman z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Milan Chovanec od 14 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Dan Ťok z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve bych vám chtěl sdělit, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně tři návrhy zákonů, jedná se o tyto... Prosil bych hloučky, aby se už usadily. Už jsme opravdu začali. Tady odsud se to zdá hodně hlasité.

Já poprosím kolegy vlevo... Dále bych vás chtěl informovat o dalším postupu, na kterém se shodlo dnešní grémium.

Všichni jste jistě věnovali velkou pozornost přednesenému návrhu z grémia, jak tak vnímám ze sálu. Děkuji za klid v sále a snížení hluku. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Faltýnek. Připraví se pan předseda Sklenák.

Tedy za bod č. 30. Děkuji. Děkuji. Jako další se s přednostním právem přihlásil pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. My jsme na probíhající schůzi projednávali ve třetím čtení sněmovní tisk 821, novela zákona o nemocenském pojištění. Opravdu zkusme to ztišit dneska.